Děkuji, paní předsedající, dnes podruhé. Můj dotaz je následující.

Samozřejmě se to nabízí, co se týká výuky ukrajinských žáků, ale nabyl jsem dojmu, že se uvažuje o využití těchto ukrajinských učitelů jako náhrada těch českých, to znamená, aby vyučovali české děti, což v případě, když máme srovnání kvality školství, tak Ukrajina, tam je to opravdu katastrofální, a vzhledem k tomu, že se snažíme zvýšit kvalitu našeho školství, zda to nebude mít přesně opačný efekt.

Požádám o odpověď pana ministra školství.

A pokud jde o další předměty, tak uvidíme.

Zeptám se, zda je zájem o doplňující otázku? Takže v tuto chvíli přejdeme k další interpelaci a já poprosím, aby přišel pan poslanec Radek Koten, který má interpelaci na ministra vnitra. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, vážená paní místopředsedkyně.

Ještě bych se vás chtěl zeptat na jednu celkem zajímavou věc. My jsme dnes byli na tiskové konferenci strany ANO nebo hnutí ANO, tak jsme byli svědkem rezignace paní místopředsedkyně, jejím prostřednictvím, a já si kladu stále otázku, zda tedy tady neměříme stejným metrem, protože vy jste vlastně předsedou hnutí STAN. Dá se říct, že o těch kauzách, které vaše strana má, jste tak nějak věděl, a vy tedy nerezignujete. Děkuji za odpovědi.

Pane ministře, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Já nejsem znalcem jednacího řádu, paní místopředsedkyně, nevím, do jaké míry se mohou doplňovat během ústní interpelace další otázky, které nebyly avizovány, nicméně já samozřejmě panu poslanci odpovím a rád mu odpovím na obě dvě otázky, byť mám trochu obavu, že odpověď na tu první zabere drtivou většinu času, protože na tu jsem se připravoval, tu jste avizoval, pane poslanče, prostřednictvím paní místopředsedkyně, a já jsem vám chtěl dát komplexní odpověď.

V době ekonomické krize, která dopadá i na Turecko, se Turecko snaží najít i nějaké cesty, aby řekněme ne úplně život těmto lidem na jejich území zjednodušilo. A ta dohoda, která tady na evropské úrovni byla historicky uzavřena, přestává pozbývat platnosti. To je věc, která je neřešitelná jinak než na celkové evropské úrovni, to znamená, že za prvé musí Komise jednat s Tureckem. To je první věc, která se musí zákonitě stát. My se tady bavíme o nějakých stovkách denně. Tisícovky denně! A rozdíl je v tom, že u nás tito lidé, kteří tady projdou, procházejí, nežádají v drtivé většině případů o žádný pobytový statut, a to je veliký rozdíl.